Čili toto jsou moje návrhy. Nepředpokládám, že je reálné je hlasovat en bloc, a děkuji za podporu alespoň některých z nich. Děkuji. Další s přednostním právem se hlásil pan předseda Jurečka. Dobré odpoledne. Vážený pane předsedo, pane premiére, členky, členové vlády, kolegyně, kolegové.

Děkuji. Přečtu jednu omluvu. Jako další s přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Všechny náležitosti byly odevzdány do kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny včetně odůvodnění a příslušné podpisové listiny.

Opravdu žádám o klid. Čeká nás poměrně hodně hlasování. Děkuji za slovo.

A pak mi dovolte, abych navrhl jiné pořadí tisků ve třetím čtení na zítřejší dopoledne, a to variantně.

Děkuji, to jsou zatím všechny návrhy za náš poslanecký klub.

Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, vážená vládo.

Poprosím vás o podporu tohoto návrhu.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Připraví se pan předseda Michálek.